V tom případě zahajuji hlasování o přikázání garančnímu výboru. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na další výbory k projednání? Pan poslanec, prosím.

A právě u těch občanskoprávních se velmi často setkáváme s tím, že jedna ta kauza má vlastně v rámci projednávání tři, pět, sedm, někdy devět posudků, které jsou často v kontradikci. A i v těch trestněprávních kauzách se někdy setkáváme s velmi složitým projednáváním i z hlediska procesního v návaznosti na trestní řád a trestní zákoník. Z těchto důvodů vás chci požádat o podporu zařazení tohoto návrhu zákona i do výboru pro zdravotnictví. Děkuji za návrh na přikázání zdravotnímu výboru jako dalšímu výboru. Není tomu tak. V tom případě zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro přikázání zdravotnímu výboru jako dalšímu výboru. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zdravotnímu výboru jako dalšímu výboru. Jelikož v rozpravě zazněl návrh na prodloužení lhůty o 20 dní, tak nyní budeme hlasovat o tomto návrhu. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro prodloužení lhůty o 20 dní. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme prodloužili dobu na projednávání ve výborech o 20 dní. Tím je tento návrh v tuhle chvíli vyčerpán v prvním čtení, já ho zavírám a předám předsedání.